II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky popřípadě navrhl i další nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny; III. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky; Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené dva poslance. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Otevírá to vlastně prostor pro digitalizaci tohoto procesu a nějaké další zjednodušení.

Dalším v pořadí je pan poslanec Petr Bendl. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Tento nenápadný zákon řeší řadu věcí, které občany trápí. Ještě jsem chtěl zmínit informaci včelařům. A vždycky, když mi přijde od sousedních zemědělců informace, že mám asi včelám, nebo komu sdělit, že budou sousední zemědělci aplikovat postřik, tak trošku s nadsázkou říkám, že to těm včelám říkám, ale ony na to prostě nedbají a lítají stejně.

Nehledě na to, že zemědělec mě sice informuje o tom, že postřik udělá, ale udělat to nemusí, protože mu to třeba počasí neumožní.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pozměňovací návrhy, které jsem dával na zemědělský výbor, první se skutečně zabývá možností kontrolních orgánů vymáhání tohoto zákona na konkrétních případech, kdy vlastník či pastýř nesplní své základní povinnosti podle zákona.

Dále pozměňovací návrh dokončuje adaptaci na nařízení Evropské unie o úředních kontrolách a adaptace na toto nařízení se týká úprava § 43, kdy ústavu ukládá povinnost uchovávat vzorky odebrané v souladu s článkem 35 odst. 2 nařízení po dobu 60 dnů. Další změny jsou vyvolány přehodnocením požadavků na prováděcí předpisy, případně na drobné formulační změny.

Já tímto končím obecnou rozpravu. Otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Děkuji za slovo.

Děkuji. V tuto chvíli v podrobné rozpravě pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

Nikdo další není přihlášen. Končím tímto podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.